I tento předložený návrh uvede pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo. To je bohužel fenomén, který se v poslední době šíří velice rychle. Je to zbavení osobní svobody nebo tolerance států vůči tomu, že někdo je takto zbaven osobní svobody a někam ukryt nebo odvlečen. Bohužel těch případů je velké množství.

Tohle je vlastně určitá forma hledání formy prevence a potrestání těchto případů. Já si myslím, že to je něco, co by si zasloužilo u nás debatu, a proto to doporučuji k projednání.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor i pan zpravodaj navrhli přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pane předsedo, já se velmi omlouvám, ale už jsem rozpravu ukončil. Omlouvám se.

Já se velmi omlouvám panu předsedovi ještě jednou, že jsem nepostřehl jeho přihlášku. Rozhodně. To je samozřejmě mířeno právě na země, kde dochází ke zmizení, a je to stát, který to často organizuje nebo kryje.